My nevíme přesně, kolik jednotlivé resorty platí za právníky, kolik platí za elektřinu, plyn, kolik mají provozní náklady. To nevíme.

Vy tady kritizujete vládu, zaměstnanost. Každý mluví o zaměstnanosti.

Že dneska Prachař navrhuje konečně nějaký způsob výkupu pozemku, aby se to pohnulo?

My dneska nemáme ani nakreslené trasy na základní dálniční síť. Že oni skončili sedm kilometrů od české hranice, protože čekají na nás, abychom jim řekli, kde ta naše dálnice by mohla možná někdy ústit. Ano?

Kdo tady řeší dvanáct let zákon o státní službě? A tak dále. Takže je to skutečně úsměvné, když tady slyším tu kritiku, kdy skutečně si myslím, že vláda má jasno, co chce dělat. A zaměstnanost. Zahraniční investice, stabilní daně, nízké ceny elektřiny. A samozřejmě nějaká stabilní zahraniční politika. A to všechno děláme. A já si myslím, že vláda má v tom úplně jasno. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěla na začátek podotknout, že tady ODS vládla sedm let. A recept, který zní, že máme snižovat cenu práce, je fascinující ale proč tedy tady nebyl uplatněn nebo proč nemá nějaký dobrý výsledek?

A mě úplně fascinuje to, když nám tady ODS radí, jak to teď máme udělat. Jak to máme udělat, abychom měli nižší dávky, snížili ještě cenu práce, a že najednou tady vzniknou pracovní místa. Já se opravdu opakovaně ptám: kde tedy jsou za těch sedm let? Jinak co se týče těch sociálních dávek.

To jsou částky, které těm lidem ale stát dát musí, protože předpokládám, že nechceme, aby ani ti, kteří skutečně nepracují, pracovat nebudou, protože toho nejsou schopni, nejsou ochotni, tak je prostě stejně nemůžeme nechat umřít hlady.

Ale znovu opakuji, trošku vidím pár rozdílů v sedmi letech a ve třech měsících.

Jinak co se týče dotazů na projekty financované z Evropského sociálního fondu, těch je celá řada. Já mám podrobná čísla, kolik finančních prostředků za jaké období na ně bylo vydáno.

My tu zprávu dáme na vládu a potom ji tady všem namnožíme, protože si myslím, že nemá cenu, abych tady čtvrt hodiny četla jednotlivé programy a jednotlivé částky. Děkuji za pozornost.

Jsem rád, že moje faktická poznámka vyprovokovala pana ministra financí, aby nám také něco řekl.

To chápu, že byste na jednom ministerstvu nezvládl v tak krátké době. Mě zaujaly dvě věci. První. Vy jste, pane ministře financí, řekl, že zaměstnáváte obrovskou spoustu lidí. Já jsem si nedávno přečetl někde, že už nepodnikáte, takže v tom vidím určitý rozpor. Ale ani vás nežádám, abyste to vysvětloval.

Tak možná máte nějaké jiné informace než já, ale já opravdu nevím o tom, že by Miroslav Kalousek v době, kdy byl ministrem financí, byl členem Občanské demokratické strany. Já nevylučuji, že to tak do budoucna bude. Pan ministr Kalousek zastupoval úplně jinou politickou stranu než Občanskou demokratickou stranu. Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou a poté další faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Místo aby věcně odpovídal, tak začne útočit a chce řešit věci, které byly už dávno vyřešené.

Ale je to jediný kraj, ve kterém zásady územního rozvoje jsou zrušeny, na rozdíl od ostatních krajů, kde to zrušeno nebylo. A neříkejte, že nevíme, kde povedou trasy.